Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl navrhnout a poprosit vás, abychom vzhledem k tomu, že dnes je Mezinárodní den obětí holokaustu, dnešní zasedání zahájili minutou ticha za šest milionů nevinných obětí holokaustu. Děkuji vám. Ano, já děkuji za tento návrh.

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Myslím si, že bychom měli vědět, o čem hlasujeme. Ano, děkuji. Odůvodnění tohoto bodu.

Já se domnívám, že se můžeme opřít minimálně o dva články Ústavy České republiky. První článek je Paní poslankyně, opravdu prosím, abyste nepokračovala. Počkáme, až se sněmovna uklidní.